Nejedná se tak o komplexní nový návrh zdanění, ale pouze o alternativní návrh zdanění k dnes již existujícím a diskutovaným alternativám, který však zohledňuje všechna výše uvedená specifika. Při navržení alternativního stanovení sazeb jsme vycházeli z následujících předpokladů vycházel tedy zřejmě prof. Mejstřík.

Za další.

Za další.

Dále pan prof. Mejstřík uvádí graf Srovnání alternativního návrhu daňových sazeb v porovnání s rokem 2014. Alternativní stanovení daňových sazeb přinese o 1 mld. 214 milionů korun vyšší odvod z loterijní daně.

Na druhou stranu dojde ke snížení jiných daňových příjmů státního rozpočtu v důsledku zvýšení loterijní daně. Celkový odhadovaný dopad na státní rozpočet v případě alternativního stanovení daňových sazeb tak činí 7 mld. 998 milionů korun, což představuje nárůst příjmů státního rozpočtu o 866 milionů korun proti stávajícímu stavu.

To jsou velice příznivé zprávy pro přítomného ministra financí. Samozřejmě v té stati máte potom graf. Porovnání alternativního řešení, stanovení sazeb loterijní daně s vybranými poslaneckými návrhy.

Pro výpočet byly použity následující předpoklady. Pane předsedající, poslanci sociální demokracie mě ruší. Ale jinak vás ostatní velmi pozorně sledovali a myslím si, že můžete pokračovat. Děkuji.

Jednu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny od Ivana Gabala, ale byla mi doručena až nyní. A mně byla přímo doručena omluva pana poslance Štětiny.